Lepší dostupnost jeslí znamená větší zaměstnanost rodičů.

Jakou částkou se budou podílet rodiče, zřizovatel a stát na platbě za umístění dítěte do jeslí, když víme, že dotace z evropských fondů během dvou let skončí? Děkuji za odpovědi. Já vám děkuji. Poprosím paní ministryni o odpověď. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

To znamená, na dotaz, co může stát udělat pro podporu rodin, tak vždy na prvním nebo na druhém místě je zvýšit dostupnost jeslí. To je ta odpověď, protože i letos jsme měli zhruba 30 tisíc odmítnutých dětí. Ačkoliv byly ve věku tří let, tak jejich rodiče byli neúspěšní vlastně v umístění těchto tříletých dětí v mateřských školách. Co se týká vašeho dotazu na financování ze státního rozpočtu.

Proto potřebujeme návazné financování ze státního rozpočtu.

A ráda bych také podotkla, že již nyní...

Již nyní máme 75 % všech dětí v dětských skupinách mladší tří let.

Jestli už víte nějaké výsledky.

To znamená, že to opět svědčí o tom, že je to věc, která pomáhá slaďování práce a rodiny.

Část by měla být financována rodiči.

Část by měla být financována zřizovatelem, tzn. zaměstnavatel nebo obec, a stále se tam počítá se čtvrtou složkou na financování, a to je ta evropská část, nicméně by to nebylo přes projektové řízení, ale byla by to tzv. plošná částka. Děkuji vám.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Pokud ano, jak tento problém řešíte?

Děkuji vám. Poprosím pana ministra o odpověď. Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, vážení poslanci. Děkuji za dotaz.

A teď tedy ty vaše otázky, tak jak jsem si zde poznamenal.